Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pokud ji chcete z politiky odstranit, pak už to není demokracie, ale totalita! Děkuji, paní poslankyně, a vaše faktická vyvolala další faktickou. Pan poslanec Bohuslav Svoboda.

Nic jiného mě nezajímá. Děkuji, pane poslanče.

Máte slovo. Dámy a pánové, pěknou půlnoc.

Dokonce jsem zaznamenal od někoho věty typu: Kdo seje vítr, sklízí bouři. To tak je.

Ale zase připomenu, ty demonstrace byly před bydlištěm, co si vzpomínám, Andreje Babiše, Adama Vojtěcha, Jana Hamáčka předtím. To není nic nového, bohužel. Bohužel to tak je. Stejně tak tady připomenu, já jsem si tady napsal poznámky.

Já se omlouvám.

A já bych byl rád, abyste v tomhle byli objektivní a měli jsme sílu ty věci, které jdou za čáru, odsoudit vždycky, ať už jsme v roli koalice, nebo v roli opozice. Musím říct, že proti tomu, co se děje tam, tak my jsme tady ostrov svobody.

To je neuvěřitelné.

Čtvrtá poznámka procedura.

Bez jakýchkoliv pochybností! A to se tady bohužel podle mého názoru nestalo, protože na začátku schůze se skutečně podle mě, a nejsem právník, mělo nechat extra hlasovat podle § 99 odst. 4 o tom, že stav legislativní nouze i nadále trvá, jak se tam doslova píše, a vy víte, že jsme na každé schůzi v předchozím období o tom hlasovali, že to i nadále trvá. A pak by nebyly zmatky, jestli se může po sedmé hodině hlasovat, nebo se nemůže hlasovat.

Když se vrátíme k tomu, jak ten pandemický zákon vznikl, to je totiž důležité pro ten kontext.

Vláda byla menšinová, neměla hlasy, ale hejtmani to chtěli také.

To znamená, že se počítalo s tím, že to skončí, a v momentě, kdy je všeobecná shoda na tom, že se situace zlepšuje a uvolňuje, tak nedává potom logiku ani smysl využít ten samý mechanismus, který tady byl použit před rokem, kdy se s očkováním začínalo. To si vzpomínáte.